Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Hodnota lidského života je v Česku jiná podle místa bydliště. V každém koutu republiky totiž pojišťovny platí za úplně stejnou péči jinou cenu. Nejdražší jsou Pražané a nejlevněji se dá ošetřit člověk ve Zlínském a Karlovarském kraji. Přitom zdravotní pojištění si platíme všichni stejně. Pravidla pro proplácení zdravotních výkonů nejsou spravedlivá. Výrazné rozdíly v úhradách za zdravotní péči mají dopad na dostupnost, kvalitu a četnost zdravotní péče.

Já bych se chtěl hlavně zmínit o nedostupnosti komplementárního vyšetření.

Je to velmi lukrativní podnikatelský projekt.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Nyní vám pouštím vašich pět minut, prosím. Děkuji za slovo.

Tím by se Česko zařadilo mezi země s nejvyšším důchodovým věkem v Evropské unii. Zřejmě nezůstane jen u zvyšování věkové hranice pro odchod do penze.

Lidé starší to také mají složitější s hledáním práce.

Zaměstnanci by byli poškozeni hned několikrát. S přibývajícími lety je obtížné udržet si zaměstnatelnost, mnoha lidem by hrozilo, že poslední roky svého prodlouženého aktivního života stráví na nemocenské nebo ve stavu nezaměstnaných.

Dalším důsledkem by byla nižší výměra starobních penzí, protože by se do jejich výše promítl příjem z posledních vlastně neodpracovaných let.

I proto by měla své kroky konzultovat.